Já jsem proti tomu návrhu, protože se snažím mít úctu k naší vlastní historii.

Takže přijímání zákonů, které popírají biologickou realitu světa, je podle mě nesprávné.

Tak to jsou ty čtyři hodnotové důvody. Teď ty právní.

Jsme součástí evropského prostoru, evropského civilizačního prostoru, jsme smluvní stranou Úmluvy o lidských právech a spadáme jako Česká republika a respektujeme jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva. Dovolím si z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který otázku manželství stejnopohlavních párů, otázku řeknu institutu ony se ve všech státech nejmenují stejně českého institutu registrovaného partnerství zabýval mnohokrát a ty dva závěry, pak řeknu i citaci a ozdrojuji, jsou úplně jednoznačné: Není nijak protiprávní, není nijak diskriminační a neexistuje povinnost členských států úmluvy přiznávat stejnopohlavním párům přístup k institutu manželství. A za b) členské státy úmluvy požívají volnost v tom, jak nadefinují co do rozsahu k tomu se dostanu ve své třetí části právního bloku jsou členské státy volné v úvaze, jak naplní institut manželství a případný institut v národním právním řádu pro stejnopohlavní páry. Není to jedno rozhodnutí, je to spousta rozhodnutí.